V této bezprecedentní situaci zvyšovat celospolečensky daně z nemovitých věcí je z pohledu hnutí ANO zcela nepřijatelné. Ceny nemovitostí zároveň v České republice jsou zásadním problémem.

To ovšem také nechceme. Tady bych použil pana ministra financí, který před volbami, kdy lákali své voliče, a i na tyto sliby jste pravděpodobně částečně uspěli, kdy pan Stanjura říká: Sám před volbami hrdě odmítal zvýšení daní z nemovitých věcí. Mít kde bydlet není luxus, říká, odmítáme, odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům.

Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme. Opakuji: Zvyšování daně z nemovitosti, vážení voliči, nepřipustíme. Nepřipustíme, nepřipustíme. Opětovná pětikoalice hovořila v předvolební kampani. A jaká je realita?

Vy jste prostě nalákali své voliče na falešné sliby.

Já opakuji znovu.

Zvýšení daně z nemovitosti dle našeho pohledu na věc bude mít proinflační dopad. Opět zvyšuje ceny.

Tady dochází k přesnému opaku, než by se pětikoalice měla snažit, nebo to co říká vlastně navenek jakoby lidem.

Proč by to neudělali? Proč by to nechali na sobě? Oni to přenesou dále.

A majitelé samozřejmě to promítnou do růstu cen nájmů, konečné navýšení pak zaplatí nájemník.

Je to mimořádně asociální krok. Mimořádně asociální krok z našeho pohledu. A slova Zbyňka Stanjury opakuji: Mít kde bydlet není luxus. Mít kde bydlet není luxus.

Nechápeme, proč v době krize bydlení, kdy dochází k navýšení ceny nemovitostí v relace s průměrnou mzdou, kdy dochází k dramatickému poklesu životní úrovně, pětikoalice tímto krokem zhoršuje ještě dostupnost už takto nedostupného bydlení.

Je tam energie, vodné, stočné a inflace, drtí nejenom mladé rodiny.

Co budeme potom dělat? Všechny ty lidi naženeme někam na úřady práce pro nějaké dávky? To je cílem?

Navrhovali jsme kroky, které byly systémové a dlouhodobé, ale také okamžitá opatření. Bohužel byl nahrazen novelou, která je opět kompromisem pětikoalice, a zcela rezignuje na vymáhání lhůt, zastupitelnost úředníků a jednotnou metodiku a nějakou čitelnost stanoveného prostředí. Základním klíčem řešení krize z našeho pohledu je samozřejmě akcelerace výstavby, protože platí, čeho je málo, to je drahé.

Chtěli jsme zavést vícegenerační hypotéky. U nich pak prodloužit dobu splatnosti až na čtyřicet, případně i více let s určitou garancí státu. Možnost rozdělit vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky a okamžité řešení za málo peněz. Ukončily by se tak spekulace s byty na určitých digitálních platformách.